Průměrná míra inflace by se v roce 2019 mohla pohybovat mírně nad dvouprocentním inflačním cílem České národní banky.

Předpokládáme, že v celém horizontu makroekonomického rámce bude vliv administrativních opatření na inflaci nepatrný. Situace na trhu práce je napjatá. Vysoká poptávka po pracovní síle je patrná napříč celou ekonomikou. S ohledem na čerpání dostupné pracovní síly by měla po celý horizont makroekonomického rámce míra nezaměstnanosti stagnovat na úrovni 2,3 %. Nerovnováhy na trhu práce se odráží také ve vysokém nárůstu výdělků.

Na výdajové straně rozpočtu patří k nejdůležitějším sledované mandatorní sociální výdaje státního rozpočtu.

Ještě chviličku.

Nyní bych se chtěla zmínit o některých dalších zásadních výdajových oblastech státního rozpočtu.

Děkuji za slovo. Já nemám ambici poměrně zevrubné slovo paní ministryně příliš obšírně komentovat či doplňovat. Jenom bych podtrhl ten fakt, že makroekonomická východiska byla zpracována v souběhu samozřejmě s pracemi na státním rozpočtu a slyšeli jsme zde, že v tu chvíli, kdy vznikly a kdy byly použity, bylo konstatováno, že jsou relativně konzervativní.

Druhá otázka, která vás možná napadne v souvislosti s již právě schváleným rozpočtem, je, do jaké míry ty výhledy musí počítat s politickými sliby a úvahami směrem k navyšování peněz do resortu školství a na platy učitelů.

Pokud jde o projednání rozpočtovým výborem, tak rozpočtový výbor to projednal. Musím říci, že projednal bez výhrad.

Děkuji panu zpravodaji.